U stolku zpravodajů již sedí paní ministryně pro místní rozvoj a pan zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zeptám se paní ministryně, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Vážený pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, děkuji za slovo. Stojím zde před třetím čtením novely stavebního zákona, toho klíčového zákona, který by měl zrychlit řízení, snížit byrokracii v oblasti získávání všech povolení pro výstavbu ať už bytových domů, nebo dálnic, nebo čehokoliv jiného. Já bych v úvodu si dovolila poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na pozměňovacích návrzích, na projednávání ve všech výborech. Chtěla bych poděkovat třem výborům, a to výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj, který je i garančním výborem, výboru hospodářskému a výboru pro životní prostředí. K tomuto zákonu se sešlo samozřejmě mnoho pozměňovacích návrhů. Myslím, že i společně mezi poslanci a Ministerstvem pro místní rozvoj jako předkladatelem jsme došli u mnoha ke konsenzu, případně i k návrhu jiného pozměňovacího návrhu. Já bych zde zmínila jenom na úvod některé pozměňovací návrhy, se kterými Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí, a ráda bych vám sdělila i důvody. Samozřejmě bude pravděpodobně prostor následně v rozpravě, nicméně jsou tam některé pozměňovací návrhy, které mohou ovlivnit vůbec implementaci celého stavebního zákona a nemusí mít pozitivní dopady pro cíl a smysl této novely. Musím konstatovat, že z pozměňovacích návrhů byla opravdu zřejmá snaha o pomoc tomuto zákonu, aby vyhovoval celé výstavbě. Já bych ráda upozornila na dvě věci. Stavební zákon, říkala jsem to již při druhém čtení, má dvě části, a to územní plánování a stavební řád.

Ráda bych také zmínila, že některé pozměňovací návrhy považujeme za zcela nevhodné, které mohou i ohrozit implementaci novely stavebního zákona, a dovolím si uvést několik z nich. Již při prvním i druhém čtení jsme se zde bavili o připomínkách ze strany dvou klíčových měst v České republice, a to je prodloužení termínu platnosti územně plánovací dokumentace obcí.

Ministerstvo pro místní rozvoj nepodporuje ani jeden posun. Já jsem to zde vysvětlovala při druhém čtení. Za nás je to nekoncepční řešení, aby kvůli dvěma městům se opravdu měnil takto klíčový zákon.

Ale prosím, v tuto chvíli musím říci, že zpracování aktualizace územního plánu hlavního města Prahy a Brna opravdu za nás je možné stihnout, a obáváme se, obáváme se, že pokud to prodloužíte jako Poslanecká sněmovna, tak se může stát, že města, která již plánují zpracovat územní plány do roku 2020, se na to s prominutím trošičku vykašlou a prodlouží si to a nakonec to bude mít nedozírné důsledky např. do čerpání dotací. Další věc, se kterou Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí. Jedná se o následující proceduru č. 15, 16, 17. Zde máme opravdu zcela zásadní nesouhlas a zde bych jej vysvětlila. První tam jsou tři pozměňovací návrhy.

Teď uvedu příklad, co by to znamenalo. To by znamenalo, že zemědělské stavby by mohly být ve volné krajině umisťovány prakticky kdekoliv.

Takže v tuto chvíli s tímto Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí, protože i pro obce by to znamenalo do svých územních plánů zavést kohokoliv, kdo má zemědělskou stavbu, a při umisťování těchto staveb by vlastně nedocházelo ani k řízení, nedostaly by stavební povolení. Pro ilustraci si dovolím uvést další konkrétní příklad, a to například pokud by se tento pozměňovací návrh přijal, tak zemědělské stavby by mohly být umístěny kdekoliv.

Jiný návrh tam požaduje, aby každý územní plán povinně vymezoval plochy pro zemědělské stavby a zahrádkářskou činnost. Takovýto návrh je zcela nesystémový, ale v řadě případů dokonce nesplnitelný a z pohledu právníků Ministerstva pro místní rozvoj, z pohledu mého se domníváme, že může být protiústavní. To znamená, do obcí. Pokud by v území nebyl žádný soukromý záměr na vymezení ploch pro zemědělské stavby nebo zahrádkářskou činnost a obec by neměla své vlastní vhodné plochy, nemohla by dostát požadavku stavebního zákona, a tudíž by ani nemohla pořídit a vydat ten svůj územní plán, což opravdu může způsobit problémy pro obce. Ve svých důsledcích tak uvedený pozměňovací návrh zasahuje do Ústavou zaručené ochrany vlastnického práva, majetkoprávního právu občanů, ale také do práva obcí na samosprávu. U požadavku na povinné vymezování ploch pro zahrádkářskou činnost si dovolím uvést také jeden příklad.

U takovýchto obcí by tento požadavek znamenal povinné vymezování ploch pro zahrádkářskou činnost, což je naprosto opravdu nesmyslné. Zde podotýkám, že takovýchto obcí je v České republice většina. A tady bychom tímto pozměňovacím návrhem mohli zablokovat v podstatě celé územní plány všech obcí.

Bez povolení, bez kolaudace. S tímto Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí.

Co se týká dalších dvou klíčových pozměňovacích návrhů týkajících se stavebního zákona, ne těch změnových zákonů, ke kterým se dostanu za chviličku.